Dalším bodem je bod předložený paní poslankyní Adámkovou. Je to nově zařazený bod Zdravotněsociální problematika.

Zamítnuto. Posledním bodem je bod předkladatelky paní poslankyně Hanzlíkové.

Budeme hlasovat o zařazení tohoto bodu.

Výsledek: zamítnuto.